Tento pozměňovací návrh vložil do návrhu zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ustanovení o dozoru a další ustanovení, které za určitých okolností nutí majitele právnické osoby k jejímu prodeji. Je to v případě veřejného funkcionáře vlastnícího média, jinak mu až do okamžiku prodeje ta právnická osoba nesmí vyplatit podíl na zisku. To je podle mého názoru právní úprava jasně porušující čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod cituji: